Já vím, že se tady pokusil pan poslanec Michálek všechny tyto kritické výhrady smést ze stolu svou dovolte mně, pane poslanče, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně...

Ano.

Ale tady mám poslance. A je fakt, že musím zrychlit. Je toho ještě více, co jsem si připravila v rámci původně plánovaného minimálně hodinového vystoupení.

A to nepatří k předvídatelnosti práva, k fér politické soutěži ani k tomu, co považujeme za demokratický legislativní proces a přijímání zákonů jako takových. Takže tam nebude jenom ta procesní, ale i materiální stránka věci předmětem přezkumu Ústavního soudu v případě, a o tom jsem přesvědčená, a už jsme se na tom předběžně dohodli, že podáme ústavní stížnost.